Že to systémově jako stát nepodporujeme a rozpočet že chce tuto částku, tento řádek, ponížit.

Na tom chci ukázat, jak efektivní může ta pomoc být, když je rychlá. To jsou kauce na byty a není to marginální problém. Žije v této zemi opravdu mnoho a mnoho tisíc lidí, pro které není potíž hrazení pravidelného nájmu, ale je pro ně potíž kvůli dvěma až třem nájmům, které je třeba uhradit předem, se do toho bydlení dostat. A potom samozřejmě jsou situace, kdy bez nějakého doprovázení řada lidí bydlení není schopna zvládnout. To samozřejmě tak je a pracují s tím všude ve světě.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Ten pozměňovací návrh zní: Navrhuje se zvýšit výdaje v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve specifickém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o částku 3 mld. korun. O prostředky uvedené se navrhuje snížit výdaje v kapitole 396 Státní dluh ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu.

Navrhované navýšení prostředků regionálního školství o 3 mld. korun určené na platy učitelů by znamenalo růst platů pedagogických pracovníků o další zhruba 3 % nad původní záměr 10 %, což by vládu výrazněji přiblížilo k splnění slibu jejího programového prohlášení v dalších letech. Potřebné finanční prostředky tedy navrhujeme získat snížením rozpočtu specifického ukazatele kapitoly 389 Státní dluh, což je obsluha státního dluhu. K tomu bych krátce chtěl poznamenat, že pokud jde o náklady na obsluhu státního dluhu, lze předpokládat, že Česká republika bude i v roce 2020 makroekonomicky stabilní. Podíl státního dluhu na HDP rovněž vykazuje klesající tendenci.